Omezení projednávání zákonů ve třetím čtení.

Ten útok na malé kluby.

Já za sebe jsem proti prodlužování jednací doby ve třetím čtení.

Nicméně dneska je čtvrtý den na této schůzi, kdy můžeme projednávat zákony ve třetím čtení středa, pátek, středa, pátek. Kolik jsme schválili zákonů ve třetím čtení za těch vyčleněných dvacet hodin? Dva. Myslím, že možná jednu hodinu. Jedna osobní zkušenost. Když jsme se po těch šesti dnech a šesti nocích dostali k hlasování, tak to dopadlo tak, jak se čekalo, to znamená, že vláda tu většinu měla.

Neříkám to často, ale těchto pět poslaneckých klubů zastupuje takřka 2 miliony voličů. Můžete s tím návrhem nesouhlasit.

A nemyslím si, že je to potřeba. A teď ještě k tomu, jak nám stojí ta práce. Aalespoň trošku. Mám statistiku, kterou jsme dostali na klubu k začátku tohoto týdne, takže to není k začátku schůze.

A všechny ostatní jsou připravené k hlasování ve třetím čtení.

Žádný další návrh zákona není.

A nám tady leží sněmovní tisky a je jedno, od které opoziční strany, které mají číslo 152, 156 a tak dále.